Protože jsem pracoval asi deset let jako státní zaměstnanec na docela vysokých úřadech státní administrativy, ten zákon je potřeba schválit. Je potřeba posílit profesionalitu státních úředníků a potřebují to i občané. A třetí věc: lustrace. Víme všichni, že se tady spálily desetitisíce svazků. Možná pan Mrázek měl někde nějaké svazky, které jsou relevantní. Podle čeho to posuzujete? Navíc opravdu soud nerozhodl, tak prosím vás, vyvarujte se toho, je tady nějaká presumpce neviny. Lidi, kteří to dělali, tak berou dneska důchody. To vám nevadí? Byla tady nějaká vojenská kontrarozvědka, kde se mluví o lidech, kteří práskali v armádě a dělali zle. Děkuju, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Můžete hodit, co chcete, stejně se přihlásím.

Ani slovo. Nicméně jsou tady jasné zvyklosti a vy říkáte: nebudeme dodržovat tento zákon. Jestli to je to, o čem si myslíte, že to zlepšíte v České republice, tak já tvrdím, že ne.

Dneska to nevyhovuje proto, že někdo dal nějakou podmínku, a příště to může být úplně něco jiného se stejným důvodem: My jsme získali hlasy voličů, to nikdo nezpochybňuje, proto nemusí pro našeho šéfa platit zákon. No to je přece špatně! Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Chalupa. Vážený pane předsedající, já skutečně musím reagovat na slova pana poslance Schwarze a vaším prostřednictvím bych mu chtěl říct následující věc. Já bych se tedy neodvážil ani ve vládách, ani vůči vládám, které mi nebyly sympatické, takto paušálně hodnotit činnost všech ministrů. To je opravdu dehonestující. Ale to podstatné jsem vám chtěl říct. Já nevím, jaké byly motivy, že jste šli do politiky. Nevím, jaké byly motivy hnutí ANO. Ale když vás tady pozoruji, tak mám dojem, že ten jeden motiv je jasný. A to je, aby pan Babiš obsadil Ministerstvo financí. Podle toho se totiž chováte! Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. My tady nejsme proto, abychom tady obhajovali pana Babiše.

Uvědomte se, že pravděpodobně tohle to dvacetiletí nebo dvacetičtyřleté období skončilo a teď to budeme dělat my podle toho, co nám dali voliči hlas a k čemu nám dali mandát. Děkuju panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně.

S další faktickou poznámkou se připraví pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

A na tom trvám. I pro vás, prostřednictvím pana místopředsedy paní poslankyně Němcová. K čemu jim bylo to lustrační osvědčení, jsem se zeptal, myslím v práci.

A proto se opět zeptám. Přesně se vám hodilo to, co je.

Mně teď opravdu nejde o to, jestli bude pan Babiš, nebo kde bude. Tak já vystupuji jenom z toho důvodu, aby lidi věděli, jak to tu ve skutečnosti je a že si každý nedělá pro lidi, jenom polovina nebo větší polovina pro štěstí těch lidí se to snaží udělat. To je všechno, děkuji. S další faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Kalousek.

Chcili být ministrem, podmínka nutná, nikoliv však dostačující, souhlasím, podmínka nutná je, abych měl negativní lustrační osvědčení, protože podle současného zákona mě nelze jinak jmenovat. Vy tady dnes ve spolupráci s panem prezidentem odsouhlasíte, že tato podmínka nutná, byť je zákonná, přestane platit. Jestliže nikdo nemá další faktickou poznámku, tak můžeme pokračovat v řádně přihlášených. Prosím poslance Petra Bendla o jeho příspěvek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl v první řadě poděkovat panu poslanci Grebeníčkovi za jeho projev zde. Ne snad za to, že pochválil pana Andreje Babiše a zastával se ho. To by měl umět sám, i když jsem ho tady dneska neviděl. Ani jednou nevystoupil, přestože se o něm bavíme 90 procent času. Ale za co bych mu chtěl poděkovat, že férově přiznal, že bojuje proti lustračnímu zákonu. Osobně si ale třeba neumím představit, že by v Německu 25 let po válce rehabilitovali fašisty nebo nacisty.